Poprosila bych, velmi důrazně bych poprosila, ať ti, kteří chtějí hovořit, opustí sál. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, veřejnosti, pěkný večer. Já si tedy dovolím i teď uvést celý tento sněmovní tisk číslo 392, tedy novelu zákona o důchodovém pojištění. Tou podstatou tohoto návrhu je stanovit nově pravidla pro mimořádnou valorizaci, která bude v červnu letošního roku, pro kterou byly naplněny zákonné podmínky a u které tímto návrhem chceme provést parametrické změny zákona tak, aby průměrné důchody v České republice byly zvýšeny o 760 korun. Tím se průměrný důchod v České republice dostane přes hranici 20 000 korun a vůči průměrné mzdě v této zemi se dostane na rekordní výši více jak 50 % výše průměrného důchodu vůči průměrné mzdě.

Děkuji.

Říkali jsme to opakovaně, já i pan ministr financí i někteří další členové vlády, s tím, že to podle té aktuální výše následně bude do rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí doplněno v průběhu roku 2023.